Děkuji, paní místopředsedkyně. Cituji z důvodové zprávy. Předpokládaná je tak vlastní aktivita správce daně využívající místního šetření i použití analytických vyhledávacích nástrojů monitorujících veřejné interní zdroje informací. Klíčová bude i spolupráce s dalšími orgány veřejné moci, zejména s orgány Policie České republiky, respektive jejími specializovanými útvary. Mimoto může správce daně využívat podnětů ze strany jiných orgánů veřejné moci nebo a to pozor ze strany veřejnosti. Co je věrohodné a přesvědčivé, bude posuzovat zřejmě správce daně.

Fakticky, a to už zde také zaznělo, může jakéhokoliv poplatníka daně z hlediska důvěryhodnosti daně z příjmů fyzických osob úplně zlikvidovat.

Ten, kdo tleská tomuto zákonu, a to ani prezidenta České republiky nevyjímaje, zároveň tleská institucím, které se dají kdykoliv zneužít.

Zavádět takovýto zákon proto považuji nejen za populistické, ale skutečně jako nebezpečné pro další vývoj naší země coby demokratické společnosti. Já děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou k mikrofonu pana poslance Votavu. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, neodpustím si reagovat na slova předřečníka pana kolegy Vilímce.

To prostě není nic špatného, co jsem řekl.

Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Beznosku, dalšího řádně přihlášeného do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Chci říci, že je potřeba tento zákon odmítnout, a to tak, že jednoznačně již v prvním čtení.

A za třetí v naší republice opět akcentuje ty, kteří mají chuť své úspěšnější, řekněme i bohatší sousedy udávat. Nehledě k tomu, že je to zákon, který je na samé hranici ústavnosti, protože v pasáži, kdy se hovoří o dodatečném penále ve výši 50 a 100 %, existuje již z minulosti nález Ústavního soudu, který toto striktně zamítá. Co se týče retroaktivity, podívání se tři až deset let zpátky, samozřejmě to má vazbu na trestněprávní odpovědnost. Pokud si uvědomíte, že za poskytnutí nepravdivé informace může být poplatník trestán odnětím svobody a může se jednat o vysvětlování případů, ke kterým nejsou účty, a můžou být až několik let staré, pak toto naprosto odmítám.

Já budu rozhodně proti jeho přijetí. Já děkuji.

Já jsem nikdy nebyl příznivcem majetkových přiznání. Pokládám je za úplný nesmysl a jenom cestu k tomu, jak případně zavést dodatečné majetkové daně. Ale vnímal jsem snahu a vůli levice majetková přiznání jako výraz jejich, řekněme, lásky k závisti do společnosti vnést a nechat je tady fungovat. Co ovšem pokládám za úplný nesmysl, je tento návrh zákona. To nejsou ani majetková přiznání. To bych ještě dokázal nějak skousnout, že každý, kdo má na něco, musí přiznat a bude se kontrolovat. Tohle je jenom návrh zákona pro práskače. To není nic jiného než návrh zákona pro žalobníčky, práskače, pro potvrzení naší národní povahy na někoho si zažalovat. Já to jinak prostě nedokážu vůbec pochopit. Já nevím, kolikrát kdo z vás měl styk s nějakým správcem daně. To rozhodně nejsou lidé, kteří chodí po ulicích a koukají se, jaké jste nabyl majetky, nebo jestli jste si koupil Já se omlouvám, pane poslanče, že přerušuji váš projev, ale požádám kolegyně a kolegy o ztišení, aby bylo rozumět, co říkáte. To rozhodně nejsou lidé, kteří chodí po ulicích a sledují, jestli jste si koupil takovou, nebo onakou vilu, letadlo, nebo něco podobného. To jsou normální úředníci, kteří vás zdaňují a kteří budou fungovat jenom na základě udání, jinak to nebude. V tomto směru říkáme, že ten návrh je opravdu absolutně šikanózní. Nesouhlasím s tím, co říká pan zpravodaj, který říká, že to není šikanózní návrh. Tady nejsou žádná kritéria.